To by tedy byly doposud došlé omluvy.

Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě, do níž je přihlášena řada poslanců, ale ještě předtím zde mám čtyři faktické poznámky.

Chce, takže prosím, vaše dvě minuty.